V jádru Prahy bychom si tak vybudovali něco jako levnou čínskou kopii.

Naopak mostovka může být nahrazena za moderní, splňující nároky moderního železničního provozu.

Rád odpovím. Vlastně v té interpelaci se říká, že Ministerstvo kultury vydává nějaké signály nebo znamení a stanoviska, ve kterých se vyjadřuje k tomu, jak by mohl nebo neměl vypadat most mezi Výtoní a Smíchovem.

A naprosto chápu, že je s ním spojen i určitý pocit identity jako s tím místem a že si zaslouží tuhle ochranu. To je mi naprosto jasné.

To je prostě něco, co nemůže nikdo zpochybnit.

A dokonce i kdyby Ministerstvo kultury dalo nějaké stanovisko, tak i proti tomu se lze odvolat, a pak bych se stal já tím posledním odvolacím místem a byla by nějaká rozkladová komise, na základě které bych ještě eventuálně mohl korigovat výsledek toho řízení. A bohužel, já musím upozornit na to, co dělám často. Ve chvíli, kdy jsme odvolacím místem, nebo dokonce ve chvíli, kdy bych se sám mohl stát tím odvolacím místem, tak já vlastně nemohu dávat žádná stanoviska. A stejně tak si myslím, že ani Ministerstvo kultury. Proto platí to, co říkám, že nemůže a nesmí v této chvíli dávat stanoviska k tomu, jak by se zachovalo v té nebo oné variantě. Právě proto, že může přijít okamžik, kdy to bude muset nestranně posoudit, do jaké míry se dodrželo to, že jsme to prohlásili kulturní památkou.

Já bych vás chtěl ujistit o jedné věci, že nám jde, a určitě i mně půjde, kdyby na to přišlo a my jsme se k tomu měli vyjádřit, tak mně určitě půjde o to, aby se zachovalo maximum hodnot. To je smysl té památkové ochrany.

A já si myslím, že nemůžete brát žádné stanovisko, které se někde zaslechlo v této chvíli, jako něco, čím by se někdo měl řídit.

A to je to, co vám mohu slíbit. Z toho není třeba podezírat, protože takhle jsme se nechovali doposud.

Děkuji za tu reakci.

Děkuji.

Pěkné odpoledne.

Proto můj dotaz zní: Jak se bude ministerstvo do budoucna stavět ke své informační povinnosti?

Navíc i usnesení Poslanecké sněmovny ze 4. 6. vám připomíná, že máte povinnost vůči všem poslancům, nikoli jen těm vládním.